Pan navrhovatel?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Doporučuji. Ano, dvakrát doporučení. Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl přijat.